To má mnoho rizik. Jedno z nich je samozřejmě to, že tato ustanovení, pokud takto budou schválena, budou zneužívána v podnikatelském boji, jak je u nás zvykem, kde se často nahrazují soukromé spory tím, že se ten druhý žene před nějaké orgány státu.

Paní ministryně říkala, že přinese nějakou analýzu.

A to, že třeba někteří státní zástupci, kteří třeba jsou v nějaké komisi paní ministryně, jsou pro, tomu rozumím.

Abych nemluvil moc dlouho.

Ale on je někdy slabý tam, kde má být silný, a silný je tam, kde má být slabý.

Děkuji za pozornost.

Tenkrát byl tento zákon určitým dítětem tehdejšího ministra spravedlnosti pana Pospíšila. Tenkrát vláda, resp. poslanci, kteří tento zákon schválili, při stanovení rozsahu kriminalizace jednání právnických osob zvolili řešení, podle kterého stanovil v § 7 odst. 1 tzv. taxativní výčet trestných činů, za které právnická osoba může být trestně odpovědná.

Tento katalog trestných činů je konečný a nelze jej výkladem jakkoli rozšiřovat. Nyní Ministerstvo spravedlnosti přichází s jinou koncepcí. Ona to naznačila moje ctěná kolegyně paní Benešová. Je to koncepce tzv. generální trestní odpovědnosti korporací.

Nicméně, a opět navazuji na svoji ctěnou kolegyni Benešovou, je potřeba říci, že jsem četl spoustu různých analýz a odborných článků.

Je to člověk, který je samozřejmě autoritou v oblasti trestního práva, protože je vedoucím katedry trestního práva zde na Právnické fakultě v Praze a je to i člověk, který má zkušenosti s tvorbou trestněprávních předpisů.